Ani negativně, ani pozitivně se na jednání výboru pan náměstek nevyjádřil. Proto jsem si dovolil předložit pozměňovací návrh, kterým by zákon uložil ministerstvu tyto krajské zprávy o životním prostředí předkládat.